Prosím vás, paní kolegyně, páni kolegové, ještě o ztišení. A nyní prosím o vystoupení určeného ověřovatele, aby nám sdělil výsledek hlasování. Vážené vedení Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, výsledek hlasování je tento: pro navržené usnesení hlasovalo 84 členů naší Sněmovny a proti 100.

Konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení nepřijala. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nebudu komentovat ten potlesk. Je to jasné. Vládní poslanci vyslovili této vládě důvěru, ale já chci říct, že důvěru většiny občanů už tato vláda dávno nemá. Řídíte se heslem díky za každé nové ráno. Ale vaše práce je služba lidem a na to jste zapomněli.

Tak je to špatná zpráva pro občany České republiky, že se nepodařilo vyjádřit nedůvěru vládě Petra Fialy, protože vláda Petra Fialy nemá řešení pro energetickou krizi v České republice. Nemá řešení na pomoc občanům a bohužel miliony občanů se kvůli vládě Petra Fialy budou dostávat do neřešitelných finančních a sociálních problémů, české firmy budou krachovat a je to tragédie pro to nejbližší období České republiky. My jako SPD budeme nadále ze všech sil vyvíjet politický tlak na to, aby vláda Petra Fialy skončila, aby odešla.

Děkuju za pozornost. Paní poslankyně, páni poslanci, nevidím, že by se další přednostní právo chtělo využít, nikdo se nehlásí.